Ještě bych chtěla říct, že tento pozměňovací návrh je v systému načten jako číslo sněmovního dokumentu 1773. Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Dále vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan předseda Chvojka. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se nebudu teď podrobněji zabývat těmi dalšími pozměňovacími návrhy, které předkládám ve věci zrušení možnosti krycích dokladů pro kontrolu EET nebo pro zrušení toho ustanovení GAAR, které považuji za nadbytečné, a budu se soustředit asi na hlavní pozměňovací návrh, který zde předkládáme za klub Pirátů, a předkládáme to ve spolupráci s poslanci ODS, konkrétně s kolegou Janem Skopečkem, protože jsme nezávisle na sobě dospěli ke stejné částce, o kterou se podle nás má zvýšit sleva na dani z příjmů fyzických osob.

A bohužel se od té doby nezměnila ani sleva na poplatníka, která v tuto chvíli činí 24 840 korun na poplatníka a rok.

Upozorňuje na to i Nejvyšší kontrolní úřad nebo národní banka, že fakticky naše daňová soustava vede k tomu, že jak rostou mzdy, tak roste procentuální zdanění té práce. Takže dnes, přestože se sazby formálně nemění, tak tím, že mají lidé vyšší mzdy, platí větší procento příjmů, než platili dříve.

Můžeme se bavit o tom, jestli to má být navázané na inflaci, nebo na životní minimum, nebo na minimální mzdu, nebo na nějaký jiný ukazatel, nebo na průměrnou mzdu, ale měl by být nastaven mechanismus, kterým se to valorizuje automatizovaně. Nicméně pro to v rámci pozměňovacího návrhu poslaneckého určitě není prostor, tak se snažíme alespoň napravit ty největší nespravedlnosti. Proto tedy navrhujeme zvýšit tu slevu na poplatníka na 30 tis. korun. Obrovská výhoda tohoto provést snížení daní z příjmů lidem tímto způsobem je, že všichni daňoví poplatníci na tom vydělají stejně.

Takže tady myslím, že jsme velmi vyšli vstříc sociální demokracii, aby to opatření, které navrhujeme, bylo, řekněme, solidární, a kde skutečně chudí na tom vydělají procentuálně více peněz, ale je to spravedlivé. Rozpočtové dopady tohoto opatření jsou zhruba 20 mld. korun, ale je potřeba si uvědomit dvě věci.

Navíc tam budou další pozitivní efekty ať už ve výši výběru daně z přidané hodnoty, nebo snížení nákladů na doplatky na bydlení, možná i snížení nákladů na přídavky na děti. Takže si myslíme, že toto opatření je velmi racionální. Narovnává ten stav, kdy deset let zůstala sleva na poplatníka ve stejné výši, přestože průměrné platy rostly, a fakticky tedy rostlo daňové zatížení českých občanů. Takže my navrhujeme ty daně snížit.

Nyní pan předseda Chvojka, připraví se pan poslanec Polanský. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Toto ustanovení nedůvodně dopadalo na poskytování služeb, k nimž jsou daňoví poplatníci zavázáni na základě rozhodnutí státu nebo soudu nebo jiného orgánu veřejné moci v situaci, kdy jim je odměna za službu přiznávána následně i vyplácena až po ukončení této služby. Jak uváděla skupina poslanců, mezi které jsem patřil i já, šlo zejména o soudem ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních věcech.

Tato problematika byla vzhledem ke shora uvedeným subjektům vyřešena již v rámci tisku číslo 161.